Děkuji za slovo. Moc se omlouvám za malé zdržení. Kolegyně a kolegové, prosím za volební komisi o pevné zařazení nového bodu.

A v tuto chvíli by to tedy bylo až na ten variabilní týden, na tu středu, pokud se v té době volby uskuteční. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážení přítomní členové vlády, dámy a pánové, já navrhuji, abychom zařadili bod Informace vlády k plánované záchraně ČSA a abychom to zařadili na zítra. Vycházím z toho, že bude přijat návrh grémia, tedy za ty dva informativní body odpoledne, doufám, že to mám správně naformulované, za bod Informace vlády k nákupu ochranných pomůcek.

ČSA nejsou žádný strategický podnik. Jsou to malé aerolinie, které mají mizernou pověst, bohužel už to není dávno to rodinné stříbro, kterým kdysi bývaly, po manažerských zásazích současného zaměstnance čínského státu Jaroslava Tvrdíka a člena našeho Ústředního krizového štábu. Další argument je ten, že ti akcionáři, kteří vlastní ČSA, mají vlastní prostředky, ze kterých se mohou pokusit o záchranu podniku, tudíž není nezbytné, aby to šlo z českého rozpočtu, z peněz českých daňových poplatníků, které se buď vybraly z daní, nebo které si nyní český stát bude půjčovat, takže bych to považoval za velice nemravné. Já bych chtěl, aby nám zde vláda představila, jakým způsobem komunikuje, co tím vlastně zamýšlí, jak to chce financovat, jak je tedy vůbec zamýšleno, na jaký národní rozvojový fond a proč raději ty peníze nepoužije na něco jiného. Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rozhodl jsem se iniciovat výzvu Poslanecké sněmovny předsedovi vlády Andreji Babišovi, aby na úrovni Evropské rady požádal o zaúkolování Evropské komise k vyšetření faktorů, které vedly ke vzniku pandemie, jakož i k vyšetření zavádějících informací o novém koronaviru COVID19. Vede mě k tomu jak závažnost situace, která bude mít masivní dopad na světovou ekonomiku, politiku a společnost, tak informace svědčící o závažných pochybeních čínské vlády.

Kdyby intervenční opatření byla učiněna o tři týdny dříve, mohl být dopad pandemie podle kvalifikovaných odhadů až o 95 % menší. Nestalo se.

A právě tito cestující pandemii způsobili.

To vedlo k tomu, že řada států zavedla restriktivní opatření odpovídající vážnosti situace mnohem později, než by bylo nutné.

Jenomže je evidentní, že čínské statistiky tentokrát neodpovídaly skutečnosti. Světová zdravotnická organizace je velmi pravděpodobně za vývoj globální krize spoluzodpovědná.

Jak jsme všichni viděli, jeho důvěra nebyla opodstatněná.

Následky pandemie budou zdravotní, ekonomické, ale i společenskosociální.

Pokud se prostě nedobereme k tomu, co se stalo, proč se stalo a kdo co zanedbal, tak nebudeme schopni nastavit mechanismy k tomu, abychom riziko do budoucna minimalizovali, popřípadě mu zabránili.

Míněno dnešních pevně zařazených? Děkuji. Další je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha. Ještě přečtu omluvu.